Přesně naopak to bylo.

Takže to nebyl nápad a politické zadání z vlády ministra financí nebo ODS, ale přesně naopak. Ale když jsem viděl, jak paní bývalá ministryně nezákonně odpustila DPH, tak tam to bylo přesně politické zadání, kdy rozhodla proti odbornému doporučení Ministerstva financí. Tady to nebylo.

A uvidíme.

Ale proč to nevysvětluju?

Proč ne? Já to považuju za správné nebo za možné, jsem na tu debatu připravený a těším se, fakt se těším a teď to nemyslím ironicky na tu debatu a na ty propočty, když se to takzvaně zvýší. Není to složité. Oni přece vědí, jaké mají příjmy, vědí, jaký mají paušál. No bude mu to započteno na důchod! Já tomu vůbec nerozumím, proč by to mělo být špatně. Já myslím, že to je jenom dobře.

Ta jednoduchost v tom prostě zůstala.

Samozřejmě, v každém systému najdete hraniční případ, kdy je to moc výhodné nebo moc nevýhodné.

To nejsou náklady, to jsou výdajové paušály, to je úplně něco jiného, náklady jsou skutečné, to, co ten živnostník potřebuje, a je to na něm, aby zjistil, pokud má vyšší náklady, tak do paušálu prostě nejde, protože proč by danil víc, než by musel.

Pokud mně nevěříte, můžete se zeptat příslušného náměstka, jak ten tok informací šel, jestli shora dolů, nebo zdola nahoru.

Tak to prostě je. V té jednoduchosti, která tady zůstává, je nabídka méně byrokracie.

Ale to tak je, jinak to nejde udělat.

Ale je to k debatě, není v tom žádný problém.

Podle mě jsou páteří české ekonomiky a tato drobná pomoc, drobná pomoc byrokracii bezesporu pomůže, i za tu cenu, že někdo prostě zaplatí menší daně než někdo jiný. Jinak se to prostě vymyslet a matematicky namodelovat nedá. Prosím. Já chci svou faktickou poznámkou zareagovat na paní poslankyni Schillerovou, vaším prostřednictvím.

Ale jsem rád, že nakonec jste uznali naše argumenty, přihlásili jste se k tomu a poslali jste na konci volebního období dopis na Evropskou komisi, takže za to jsem rád, za tu změnu postoje. Já bych chtěl upozornit, že nemáte pravdu, paní poslankyně, vaším prostřednictvím.

Protože já jsem také uvažoval nejdříve, když jsem ten pozměňovací návrh připravoval, že by se pouze posunula hranice, ale pak jste před velkým dilematem buď musíte tu hranici, nebo tu částku, kterou by ten daňový poplatník platil, zachovat stávající.

Takže to také není cesta.